My jsme s kolegy navrhli drobné posílení pravomocí dozorčí rady. A je to i podle selského rozumu v souladu s běžným standardem, jaký je koloběh projednávání těchto materiálů. Navrhujeme to, aby výroční zprávu a účetní uzávěrku projednala právě dozorčí rada jako finální schvalovací orgán ještě před předložením vládě a také zpřesňujeme ustanovení o tzv. střetu zájmů. Pan ministr mi teď avizoval, že na ministerstvu je k tomu zatím neutrální stanovisko, věřím, že to bude pochopeno správně.

My si myslíme, že je to až možná moc tvrdé, zbytečné omezení. Navrhujeme, aby to platilo jenom v přítomném čase, tzn. logicky ve chvíli, kdy někdo působí v dozorčí radě, aby nebyl i v té dotčené organizaci, která vlastně přijímá ty finance.

A tady vás chci, kolegyně a kolegové, poprosit o pozornost.

Přítel Foldyna navrhuje, aby se mohla nejenom modernizovat, ale i opravovat, čemuž já za sebe rozumím, ale samozřejmě půjdeme ještě do garančního výboru a tam si to vydiskutujeme. Takže děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Omlouvám se panu poslanci Kučerovi a Junkovi, jejichž dvě faktické poznámky jsem přehlédl.

Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na slova pana ministra dopravy a jeho slova o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Junek, po něm pan poslanec Seďa.

Druhá věc.

Prosím, pane poslanče. Pane místopředsedo, vážený pane ministře, já chci vaším prostřednictvím, pane předsedající, reagovat na slova zpravodaje, pana kolegy Kolovratníka. Není moc běžné komentovat ještě předtím, než jsem se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, jakýkoli pozměňovací návrh. Ale víte, Státní fond dopravní infrastruktury, tak jako je název dopravní, tak si myslím, že i letecká doprava, letecká infrastruktura do toho spadá, tak jako železniční, která tam je, silniční a vodní. Takže z mého pohledu je to jasné. A opravdu bych žádal, aby garanční výbor zvážil, i ministerstvo právě to, co říkal pan ministr, že jsme dokonce nedočerpali prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury tu možnost. My dáváme jenom možnost, nikoli to rozhodování. Děkuji panu poslanci Seďovi. Jen velmi krátce, děkuji za slovo.

Proto si myslím, že jakýmkoli způsobem je možné pomoct civilnímu letectví, letištím, tak je krok správným směrem, takže také bych rád podpořil. Děkuji panu poslanci Černochovi. Prosím, pan poslanec Kolovratník. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Jste přihlášen do podrobné rozpravy. Je nutno se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům. Pane předsedající, děkuji, a zároveň se omlouvám, s panem ministrem jsme se ponořili do debaty o těch jednotlivých návrzích.

Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Antonín Seďa, po něm pan poslanec Klaška, po něm poslanec Foldyna. Děkuji, pane místopředsedo.

Chci jenom říct jednu věc nad rámec tady toho zdůvodnění, že financování infrastruktury spadající do oblasti civilního letectví je v současnosti znevýhodněno proti jiným druhům dopravy a financování jak údržby, tak rozvoje infrastruktury spočívá veskrze na provozovatelích. Takže bych poprosil o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, dobrý den. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil také k pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl jako sněmovní dokument 3380. Jenom krátké odůvodnění. V souvislosti s výstavbou komunikací dochází k nutnosti vybudovat přeložky koryt vodních toků, které jsou zpravidla komplikovanější, a tím nákladnější než předchozí stav. To je vše, děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klaškovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, pane poslanče. Dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu č. 3696.